Nejdříve zhodnocení platné právní úpravy, tak jak to funguje nyní.

Uvedené ustanovení předpokládá, že odstranění vozidla z dálnice zajistí na výzvu policisty buď původce překážky, nebo vlastník pozemní komunikace. V praxi však toto ustanovení vzbuzuje pochybnosti s ohledem na skutečnost, koho a za jakých okolností má policista vyzvat k odstranění vozidla, tedy zda původce překážky, nebo vlastník pozemní komunikace, přičemž náklady na odstranění vozidla nese provozovatel vozidla, který nemusí být a mnohdy také není původcem překážky. V případě dopravních nehod vzbuzuje nejasnosti také samotný termín původce překážky. Výše uvedené pochybnosti, byť v malém rozsahu, mohou mít za následek další zvýšení či prodloužení vzniklého rizika pro bezpečnost a plynulost provozu na dálnici.

I v případech, kdy není nezbytné vozidlo odtáhnout, ale postačí pouze zásah na místě, poskytne správce dálnice již v současnosti vlastními silami tuto službu bezplatně. Služba asistence Ředitelství silnic a dálnic je zároveň vybavena i zařízením pro bezpečnější označení vozidla tvořícího překážku provozu do doby, než bude vozidlo tvořící překážku odstraněno. A teď krátce principy navrhované právní úpravy. V návaznosti na existující a výše konstatovaný veřejný zájem na minimalizaci rizika ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na dálnici vozidlem tvořícím překážku provozu je navrženo přiznat povinnost odstranění takového vozidla na dálnici přímo jejímu vlastníkovi to je v případě dálnice státu který tuto činnost v praxi na výzvu policisty zajišťuje ve smyslu § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích prostřednictvím správce, což je v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic. Jak bylo uvedeno výše, správce dálnice má pro tuto činnost smluvně zajištěny vhodné subjekty, které jsou schopny včasného a profesionálního zásahu. Jednoznačné určení osoby odpovědné za odstranění vozidla tvořícího překážku provozu na dálnici umožní minimalizovat dobu, po kterou bude takováto překážka na dálnici se vyskytovat, a tím dojde k významnému snížení rizika ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na dálnici. K tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

My jsme tuto situaci konzultovali prostřednictvím Asociace krajů a prostřednictvím Svazu měst a obcí velmi intenzivně s Ministerstvem dopravy, protože se obáváme, že pokud dojde k rozšíření tohoto mýtného systému na silnice prvních tříd, tak se nám přesune nákladní a kamionová doprava na silnice nižších tříd, to znamená ty, které jsou ve správě a majetku krajů, což jsou silnice druhých a třetích tříd. Původně se hledalo řešení, že všechny kraje požádají odbor silničně správních agend o vydání rozhodnutí, aby se nemohlo na ty úseky objízdné jezdit, ale z hlediska procesního řešení by tento proces mohl být velmi zdlouhavý a zároveň by také mohlo dojít, protože v tomto správním řízení se k takovému opatření obecné povahy vyjadřuje Policie České republiky, která může také k tomu dát negativní stanovisko a mohou se v rámci toho řízení podávat i námitky. Proto i na jednání dopravní komise Asociace krajů byl tento návrh jednomyslně podpořen.

Byl by to tzv. zákaz tranzitní dopravy. Pokud by došlo k porušení tohoto zákazu, tak by to pro řidiče bylo pokutováno v rozmezí od 5 tisíc do 10 tisíc korun. Samozřejmě, že pokud bude pokuta ukládána na místě, tak by byla v částce 5 tisíc korun. Pokud by byla ve správním řízení, tak by ta částka mohla být až do 10 tisíc korun.

To znamená, že by byla zachována ve stejné výši.

Tuto otázku jsme také velmi intenzivně konzultovali s Ministerstvem dopravy, protože osazení značkami všech komunikací druhých a třetích tříd bude velmi nákladné. Už v tuto chvíli to máme i vyčíslené a myslím si, že to označování bude postupné, a máme v současné chvíli přislíbeno od ministra dopravy, že bude pro kraje vypsán dotační titul, kde získají finanční prostředky na nákup a osazení těchto dopravních značek. Úplně v závěru bych chtěla říci, že v daném pozměňovacím návrhu jsou i výjimky z tohoto zákazu. Je to zákaz tranzitní dopravy pro nákladní vozidla nad 12 tun, ale je jasné, že pokud pojedou do některého místa naložit či vyložit nějaké zboží, popřípadě do svého sídla provozovny, bydliště dopravce atd., takže všechny tyto výjimky jsou tam uvedeny. Jsou to výjimky například i pro složky integrovaného záchranného systému a pro další.